Připomenul bych tady i další novelu zákona, která tady leží už téměř tři roky. Je to novela z dílny poslanců TOP 09, kteří se snažili právě zjednodušit živnostníkům jejich život, zjednodušit systém kontrol, který je na ně dneska nastaven.

Přicházejí z hygieny, přicházejí od hasičů, přicházejí nevím odkud všude jinudy, samozřejmě přichází tam finanční správa, když má nějaké hlášení od nějakého závistivého souseda. My jsme navrhovali to, aby se ten počet kontrol právě ne zmenšil, ale aby se sjednotil. To znamená, že u firem, které mají méně než deset zaměstnanců, případně nemají žádné zaměstnance, aby ty kontroly byly sloučené do jedné a ta kontrola aby byla prováděná ze živnostenského úřadu. A ta logika je naprosto jednoduchá.

Tato novela zákona se tři roky nedostala na projednávání Sněmovny. Tři roky jsme o ní tady nejednali. A to samozřejmě je taky výsledek této vládní koalice.

Bereme to jako takovou náhražku, která v době, kdy jsme měli zjednodušit legislativu, tak vládní koalice šla opačnou cestou a spíše těm soukromníkům více naložila, takže aspoň tímto se jim budeme snažit trochu pomoci zorientovat se v té záplavě legislativních zákonů, změn a různých kliček. Já věřím, že to bude našim živnostníkům ku prospěchu.

Děkuji za pozornost. Já děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný, po něm pan poslanec Pavel Plzák. Vážené kolegyně a kolegové, já bych rád vrátil z těch politických prohlášení, která jsme tady slyšeli, něco zpátky k tomu obsahu. Zákon jako EET a kontrolní hlášení nejsou o zvýšení administrativy. Ty jsou o tom, že máme všichni platit rovně daně. Bylo spojeno s obrovskými, nesmyslnými náklady, které byly velmi problematické, a každá kontrola by na ně upozornila. Pokud chceme sjednocovat kontroly, v pořádku, je to určitě namístě, aby ten počet kontrol byl menší, ale nevím, jak třeba sloučíme kontrolu hygienickou a požární. To si opravdu dost dobře nedovedu představit.

Když tady vystupují potom zástupci TOP 09 jako ti, kteří hájí svobodné podnikání, tak jsem opravdu na rozpacích. Pan poslanec Plzák a jeho faktická poznámka. Po něm paní poslankyně Šánová a pan poslanec Kučera. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem chtěl reagovat přímo na svého předřečníka pana kolegu Kučeru. Já se mu k jedné věci musím přiznat. Já jako lékař pracuji také jako osoba samostatně výdělečně činná a mohu vás, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, ujistit, že za poslední tři a půl roku mi nepřibyla jediná administrativní zátěž, kterou by způsobila tato vláda. Všechny zátěže už tady byly od komunikace s pojišťovnami, od statistických údajů atd. Jediné, že jsme přestali vypisovat na požádání potvrzení na regulační poplatky u lékaře a čeká nás možná EET a mně to prostě vytiskne nějaká tiskárnička, místo abych na ty plastové sádry psal ručně účtenku. Takže nevím, pro koho jste hovořil, ale pro mě jste nehovořil. A děkuji vám. Děkuji. Paní poslankyně Šánová a její faktická poznámka. Po ní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. I já musím trochu zareagovat na předřečníka kolegu Kučeru. S tím jednotným inkasním místem. Ale proč to bylo zrušeno? To bychom tady také měli říct.

A dalším co bylo.

Pan poslanec Kučera a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Já si myslím, že za hodno stojí pouze reagovat na předsedu hospodářského výboru, jehož vyjádření mě velice mrzí. To je skutečně vyjádření člověka, který, teď přemýšlím, jak to říct a neříct to příliš tvrdě, skutečně kašle na malé podnikatele a argumentuje tím, že jsme kdysi hlasovali pro nějaké korporace. Skutečně toto je argument, který není hoden předsedy hospodářského výboru.

Já si velice dobře pamatuji, s čím tady hnutí ANO přišlo na začátek volebního období. Přesně tato slova, která říkám já, tady zaznívala. Bohužel, za tu dobu už jsme je zapomněli. Pan poslanec Pilný a jeho faktická poznámka. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nevím, jak dlouho byl pan poslanec Kučera drobným podnikatelem. Možná že pan poslanec Kučera má stejné zkušenosti jako já, ale já mluvím ze své zkušenosti a tyto lidi samozřejmě nekompromisně hájím, a to ne rétorikou, ale doopravdy.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, předkládaný návrh novely zákona nám jinými slovy říká, že v této ctěné Poslanecké sněmovně přijímáme velké množství zákonů, které jsou pro mnoho našich občanů špatně pochopitelné. Jinými slovy říká, že skupina statisíců občanů České republiky, která se rozhodla podnikat, potřebuje ke každému zákonu přílohu, v které bude deklarována povinnost vůči státu, která by jinak z tohoto zákona byla těžce pochopitelná, proto bude ve zvláštní příloze deklarovaná zvlášť. Chápu úmysl předkladatelů, že je asi třeba pro mnoho podnikatelů mít nějaký registr, který by jim třeba automaticky na email a podobně posílal pozor, patnáctého máš zaplatit to a to, pozor, čtrnáctého se blíží limit k něčemu.